Dobrý podvečer, pane předsedající, kolegyně, kolegové.

Není slyšet vlastního slova. Já neslyším, co řečník u pultu říká.

Děkuji za pozornost. V obecné rozpravě tudíž dám slovo panu poslanci Bartoškovi, protože pan předseda Stanjura není v tuto chvíli v sále. Takže prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

A to z toho důvodu, že tato vláda je bez ambicí a ochoty dělat nepopulární věci a stavět rozpočet pro budoucnost. Můžu konstatovat, že tento rozpočet, ať už je obhajován jakkoliv, je spíš trest pro naše děti a pro mladé rodiny. Je to z toho důvodu, že například nerespektujete doporučení Národní rozpočtové rady ohledně naprosto klíčové reformy veřejných financí. Bohužel. Chci avizovat, že lidovci v dalších čteních připraví pozměňovací návrhy v rámci našich priorit, které vnímáme jako dotace na provoz sociálních služeb, podpoření prevence a léčby závislostí, podpory hospicové péče, stejně tak jako například boj s kůrovcem. Děkuji. V tuto chvíli v obecné rozpravě vystoupí pan předseda Stanjura a já vás poprosím o klid v sále. Děkuji. Děkuji za slovo. Nejdříve chci poděkovat všem, kteří hlasovali o jednání po 19. hodině, jinak bych to měl tak tři čtyři minuty, ale děkuji vám, že se nebudu muset časově omezovat. To myslím upřímně, i když někteří tomu nevěří. Já jsem ráno poslouchal pana prezidenta a zjistil jsem, že jsme v divné situaci. Pana prezidenta v Japonsku zastupuje pan premiér a pana premiéra v Poslanecké sněmovně zastupuje pan prezident. Úplně tomu nerozumím.